Proto tady také reaguji zprostředkovaně na tu otázku, která už tady padla. Naopak, ty volby rad opakovaně prokázaly, že to funkční model může být, ale nám se jeví po těch dlouholetých zkušenostech, že rozšíření rad a zapojení radních do volby radních ze strany senátorů prostě posiluje odolnost veřejnoprávních médií. Proč se zvyšuje počet. Já jsem přesvědčený o tom, že má být v kontrole České televize, kde k tomu zvýšení dochází, ten počet radních vyšší, než je v současné době.

Více radních, více názorů. A chci říct jednu věc.

Třetí otázka, kterou položila paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny co od toho očekáváme. Očekáváme od toho, že dojde k posílení odolnosti veřejnoprávních médií a zmenšení prostoru jakýchkoliv potenciálních politických tlaků na volby radních České televize.

Paní kolegyně Dostálová se ptala, zda bude po přijetí tohoto zákona Česká televize vyváženější a zda bude méně nespokojených občanů. Odpověď na to zní tak, že toto v žádném případě není cílem předložení této novely.

Takže já si myslím, že by se měly klást co nejvyšší překážky tomu, aby politici ovlivňovali zpravodajství veřejnoprávních médií, a proto odpověď na otázky, zda bude předpokládám, že to tak vysloveně znělo vyváženější zpravodajství a zda bude méně nespokojených občanů, taková, že k tomu tento zákon neslouží a nikdy žádný takový zákon předkládat nechci, který by zasahoval do zpravodajství veřejnoprávních médií.

Já jsem obecně přesvědčený o tom, že v kontextu třeba Evropy máme nadstandardně dobře fungující veřejnoprávní média. A teď odcházím od té části hodnocení nebo pohledu na zpravodajství, ale na všechny ty další služby, které veřejnoprávní média poskytují. Velké množství kanálů v případě Českého rozhlasu i programová pestrost obou těchto médií, důraz na to, aby produkce byla směřována ke všem cílovým skupinám z hlediska věkového, sociálního, reakce na to, jak se rychle mění svět, zmíním projekt iVysílání České televize, a bezpochyby jsou dneska pořady, které produkuje třeba Česká televize, které mají jednoznačně evropskou úroveň, a už to bylo i mnohokrát oceněno. Často diskusi zužujeme na otázku zpravodajství, ale vedle toho je tady i ten další velmi významný obsah, který veřejnoprávní média produkují, dokonce samozřejmě bych řekl v objemech mnohem větší, a ten vykazuje velikou kvalitu.

Ne, v žádném případě. A hlavně si myslím, že podezírat naši vládu z toho, že jakýmkoliv způsobem zdůrazňuji jakýmkoliv způsobem chce omezovat základní demokratické... nebo základní principy fungování svobody a demokracie v naší zemi porušováním svobody slova je nepřípadné. Je absurdní si myslet, že naše vláda chce omezovat svobodu slova. Od toho parlament je.

Tak ta věc je.

Kolegyně, kolegové, tak trošku přemýšlejme o tom, co říkáme.

Tak prosím nakládejme i s tím, co je svoboda slova a porušování práva na svobodu slova, opatrněji.

Odpověď zní ne.

Zopakuji to, že jsme se neshodli jako ministerstvo s Legislativní radou vlády.